Ale co ty ostatní platby kartou?

To má logiku. To se aspoň trošku blíží systémovému řešení. Ale ono to funguje jinak.

Já neříkám, že je chybný. Jenom je příliš úzký. Škoda, že se pan ministr nesešel se všemi, kteří přijímají platbu platební kartou, aby mu vysvětlili, že taková platba je dávno evidovaná, že tu kartu eviduje banka, ve které má účet, ze které platí ten klient, a současně že každý podnikající subjekt musí oznámit Finanční správě čísla účtů, které používá k příjmům z podnikatelské činnosti. Takže ty platby jsou evidované dokonce dvakrát u toho, kdo platí, a u toho, kdo ty peníze přijímá. Přesto jste si vy, kteří jste hlasovali pro tento zákon, uzákonili, že i taková platba kartou podléhá EET. Nemá to žádnou logiku. U eshopů ano, říká pan ministr. To nemá žádnou logiku. Skutečně ne.

To načasování je opravdu k pláči. A my den předem debatujeme a tváříme se, že chceme pomoct, nebo někteří se tváří, že chtějí pomoct drobným podnikatelům. Kde byli ty tři roky? Co dělali ty tři roky? To nevěděli, že tady máme drobné podnikatele, pro které je to další byrokratická zátěž?

Kde byli do dneška, než podali pozměňující návrh? Víte, co je zajímavé? Každý drobný musí evidovat tržbu. To je logika? Není pravda, říká pan poslanec Chalupa mimo mikrofon. Ať si ten zákon přečte. Ti tam mají přece ta systémová nebo skupinová hlášení. Je to pravda. Takže opět podpora velkých na úkor malých. Já vám ten paragraf potom přečtu přesně, pokud si už nepamatujete, co jste vlastně schválili. My jsme hlasovali proti.

Zpátky k tomu vlastně původnímu návrhu, protože obsahem toho tisku původně vůbec nebyla debata o EET.

A teď nechci vést debatu, jestli to je, nebo není přílepek. To je jiná debata. Tuto debatu spustil ministr financí. Nicméně my jako aktivní a konstruktivní opozice jsme dlouhodobě připravovali jiné pozměňující návrhy, které se týkají vlastně původního tisku schváleného vládou. Pan ministr financí nás dlouhodobě kritizuje, že za vlád, v kterých byla účastna ODS, došlo ke zvýšení sazeb DPH. Na tento kritický názor má samozřejmě právo. My té kritice rozumíme. Čemu ovšem nerozumíme, že současně říkáte: to bylo špatně a druhá věta: ale my to tak necháme. To ti, kteří to dělali před námi. Ti vám ty daně zvýšili. My jsme ti dobří. Ale my vám to necháme stejně... Já nevím, jestli v tom nevidíte logický rozpor. Já ano. My jsme to tady opakovaně navrhovali. Tak pokud to bylo tak špatné, pokud tam máme tak kritický pohled, a mnozí z nás tuto kritiku sdílejí, musím říct, tak to vraťme zpátky.

Druhá věc. Pan ministr financí říká, že ustoupil tlaku sociální demokracie, a v tom já mu věřím. Ale je to nesystémové.

A argumenty, které tito navrhovatelé říkají, jsou v zásadě správné. Když můžou jedni, proč nemůžeme my.

Přestože jsme tady od vládních činitelů slyšeli, že ty původní tři položky to je konečný seznam, určitě se k tomu nic nepřidá a takhle to bude. Mezitím se už několikrát rozšířil seznam produktů a zboží či služeb, které patří do druhé snížené sazby.

První návrh základní sazba 19, druhý budeme mít jenom jednu sníženou sazbu, a to ve výši 10 %.

Kdyby náhodou neprošel a vy byste nechtěli schválit systémové opatření, tzn. pouze jednu sníženou sazbu, a to ve výši 10 %, což je reálné snížení daní, tak navrhujeme, abychom jako částečnou kompenzaci dodatečných nákladů za EET převedli do druhé snížené sazby stravovací služby. My jsme ho taky podpořili. Vzpomeňte si, v debatě jsme tento převod podporovali.

A když se ukazuje, jaké jsou reálné náklady podnikatelů, tak jsou mnohem vyšší, než byly sliby z lavic vlády.